O nic jiného nejde. Jde jen o pouhou energetickou bezpečnost České republiky, která byla za posledních 30 let stoprocentní díky profesionálnímu přístupu Ruské federace, která nám, když my jsme zaplatili, vždycky dodala to, co my jsme po nich chtěli.

Říkají, že ho mohou ze stávajících odvodit, což je hezké, ale takový reaktor nemá licenci, natož referenční stavbu. Šlo by o prototyp a o riskování bezpečí, zdraví a životů občanů České republiky.

Tady si zopakujme, co víme stoprocentně a co už je ve veřejném prostoru.

A toto je stoprocentní ověřitelný fakt, pokud nebude veřejně prokázáno elektronickou stopou, která bude nalezena i u zmíněné firmy, prokázáno jinak.

Všechny spojence, jak jsme tady slyšeli, musíme pořád vyzývat, protože je evidentní, že na nás kašlou.

Co to může znamenat, když nikdo neskočil automaticky po rusofobní vábničce.

Mě by opravdu zajímalo, jakým způsobem tito lidé zahynuli, protože jak víme, ta munice opravdu nemůže vybuchnout sama od sebe.

Takže jak je to s tou elektronickou stopou, kterýkoliv nepřítomný ministře nebo premiére? Existuje? Nebo neexistuje?

Nikdo.